Návrhy obou zákonů byly zpracovávány, dosud projednávány běžně s návrhem novely stavebního zákona a musím ocenit tu intenzivní práci, které jsem byl také poslední měsíce účasten. Jejich společným cílem je zrychlení a zefektivnění stavebního řízení za současného zachování potřebné odbornosti a schopnosti plnohodnotně hájit veřejný zájem na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k udržitelnému rozvoji. Zavedením institutu jednotného environmentálního stanoviska dojde ke zjednodušení a zpřehlednění vydávání správních úkonů v oblasti životního prostředí, a tím i ke zjednodušení a k zrychlení stavebního řízení jako celku. Prosím, pane ministře. Návrh zákona o jednotném enviromentálním stanovisku představuje procesní integraci na úseku ochrany životního prostředí a zavádí tak jednotné environmentální stanovisko JES ve formě závazného stanoviska, a to pro všechny záměry povolované ze stavebního zákona, ať už jde o zákony vyžadující EIA, nebo ostatní záměry, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, považuji ten zákon za poměrně velký průlom, spolu samozřejmě se stavebním zákonem, v integraci, digitalizaci, zjednodušení a zpřehlednění stavebního řízení jako celku. Díky moc za pozornost. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající.

Chtěl bych navázat na to, co říkal pan ministr Hladík, a jenom krátce zopakovat postoj hnutí ANO k tomuto zákonu.

Nakonec jsme se právě po dohodě s tehdejší ministryní Klárou Dostálovou dohodli, že začleníme tu agendu do agendy stavebního zákona, a teď se tedy znovu objevilo v podobě jednotného environmentálního stanoviska. Musím říct, že ještě před několika týdny jsem nebyl připraven ten návrh podpořit právě z důvodu, že to vytvářelo další razítko v rámci té agendy.

Myslím si, že pro stavebníka je to určitě posun vpřed.

Pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy, jsme jako hnutí ANO připraveni podpořit většinu z nich, a to uvidíme až v hlasování. Pro pořádek se tedy ještě jednou ptám, zda se někdo hlásí do rozpravy? Chci se zeptat, zda si pan navrhovatel či pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo? Není třeba, dobře, děkuji. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Požádám vás, pane zpravodaji, seznamte nás s návrhem procedury. Krásný dobrý den.

Poté, pokud by tento návrh byl přijat, návrh výboru životního prostředí, tedy návrh B, by se stal nehlasovatelným. Následně bychom hlasovali návrh C, což je, pardon, pozměňovací návrh pana kolegy Lišky. Tím bychom skončili hlasování o pozměňovacích návrzích, neboť pozměňovací návrh, který nalezneme pod písmenem D kolegyně Kláry Kocmanové, je nehlasovatelný, neboť byl načten v rozpravě ke špatnému tisku. Tudíž následovalo by již hlasování o zákonu jako celku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 119, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 152, proti nikdo. Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas. A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Jelikož nezazněly žádné legislativně technické úpravy, jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A neboli pozměňovací návrhy garančního výboru, výboru pro veřejnou správu. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra? Zapněte si mikrofon, pane ministře. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Jelikož pozměňující návrh pod písmenem D je nehlasovatelný, jak jsem říkal, tak nyní bychom už měli hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ano, to potvrzuji. O všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.